Každopádně doba pokročila.

Všichni jim děkujeme za tu práci. Naši policisté a hasiči fungují.

Takže prosím kritizujme věcně fungování Ministerstva vnitra. Já jsem připraven dorazit na bezpečnostní výbor.

To zaprvé. A s tím souvisí ta druhá věc.

Vy jste tady zmiňoval konkrétní příběhy konkrétních lidí. Já u každého z nich ten jejich příběh znám. Ale netroufnu si tady na mikrofon za ně mluvit, proč se rozhodli, jak se rozhodli. Vy máte nějaké důkazy? Tak se obraťte na GIBS. Rozhodně to nebylo kvůli kauze Čapí hnízdo. Není to pravda. Já jsem rád, že celá ta věc se vyšetřuje. A ta služba je stabilizovaná. A to je moje práce.

V životě bych si nedovolil zpochybňovat jeho personální rozhodnutí. Takže prosím, pokud chcete kritizovat Ministerstvo vnitra, mě, klidně do toho. Děkuji. Děkuji, pane místopředsedo.

Možná by nedošlo k tomuhle nedorozumění s panem Žáčkem, kdybyste využil svého přednostního práva jako ministr a vystoupil tady, odprezentoval nám úspěchy resortu Ministerstva vnitra pod vaším vedením, tak jako to udělali vaši jiní kolegové z této vlády. Schovával jste se před novináři, protože ještě před několika málo hodinami to vypadalo, že dneska vláda možná důvěru nedostane.

Jako to udělal i pan ministr Staněk, ministr za ČSSD. Takže se skutečně důrazně ohrazuji proti tomu, aby tady někdo říkal, že někdo na někoho zbyl. Pan Žáček je místopředseda výboru pro obranu . Takže se k němu chovejte laskavě slušně! Děkuji. Prosím nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Žáček, poté pan ministr Hamáček. Vaše dvě minuty, pane poslanče.